Já s tím souhlasím.

Ale jestliže i Ministerstvo financí už příští rok čeká kladný ekonomický růst, tak je přece naprosto nezodpovědné po nás chtít, abychom rozvolnili rozpočtová pravidla a pravidlo strukturálního schodku až do roku 2027.

A jak říká rozpočtová rada vlády a jak tady přednášela paní docentka, ani to by nemusela dělat, protože zákon zkrátka pamatuje na mimořádné situace, pamatuje na krizová období a paní ministryně může dělat jednorázová mimořádná opatření, která jí nikdo nebude v souvislosti s tím limitem jednoho procenta strukturálního salda vyčítat. A dokonce jí to nebude vyčítat ani Evropská unie, o které tu paní ministryně v této souvislosti také mluvila, protože i Evropská unie rozvolňuje ta kritéria a limity z důvodu koronavirové krize, která postihla řadu evropských zemí.

I tehdy mohl ministr financí argumentovat, že české veřejné finance jsou velmi zdravé. Byly dokonce zdravější než v současné době.

Ekonomická krize, která nás zasáhla, vedla k jeho zvýšení. Co se stalo? Následující roky po ekonomické krizi, když přišel ekonomický růst, už nikdy jsme se nevrátili na tu původní úroveň před finanční a ekonomickou krizí započatou v roce 2008.

Níže jsme se nedostali. Je tedy zřejmé, že pokud budeme a otevřeme dveře rozpočtové nezodpovědnosti, že ten státní dluh naroste o další procentní body.

Je zřejmé, že mě to během života ještě několikrát potká, protože je prostě standardní, že tržní ekonomiky dlouho rostou, ale nevyhnou se krátkému poklesu. A my jim říkáme, že na ně nemyslíme, že chceme řešit jenom krizi současnou, aktuální a že nám je jedno, jaké nástroje a jaký prostor budou mít pro případné řešení krize oni.

Není tu jenom tato Poslanecká sněmovna, přijdou i další. Nejsme tu jenom my, jsou tu i naše děti, které rovněž můžou potkat nepříznivé situace a podmínky, na které budou muset reagovat, třeba i tím, že budou potřebovat zvýšit schodek státního rozpočtu nebo zvýšit státní dluh. Pokud jim tu možnost vezmeme, dostáváme je do neřešitelné situace.

Ono se o ní mluví často jako o celosvětové, ale když se podíváme na mapu jednotlivých ekonomik, tak zjistíme, že to spíše byla euroamerická krize a že největší potřebu financovat zvýšené dluhy měly země euroamerického prostoru.

Zaznělo to zcela jasně. Kdyby tomu tak bylo, paní ministryně navýší deficit současného rozpočtu a využije mimořádné instituty, které zákon o rozpočtové odpovědnosti nabízí. Ten zákon tu není pro řešení stávající krize.

Co by paní ministryně dělala, kdyby ta krize nepřišla? Měla by stejný problém.

A my místo toho, abychom si dělali rezervy, tak jsme ty peníze projídali. A neprojídali jsme jenom ty nově vytvořené peníze, které přicházely do rozpočtu, ale projídali jsme i rezervy na privatizačním fondu, Fondu národního majetku. Prostě jsme se chovali jinak, než se chovalo třeba Německo, které si v dobách ekonomického růstu přebytky v hospodaření připravovalo rozpočtový prostor a rozpočtovou rezervu na to, aby v dnešní situaci mohlo tyto rozpočtové rezervy využít a ekonomice pomoci.

Já vám rozumím, pane poslanče, ale to bych musel uklidnit zejména vaše kolegy stranické.

Ještě chvilku počkejte... Mezitím oznámím, že po vás je přihlášen pan kolega Bartošek a pan kolega Volný. Děkuji pěkně.

Nejenom že nemluví pravdu ve smyslu toho, že je to potřeba kvůli stávající krizi ne, není to pravda, stávající pravidla prostě umožňují mimořádné výdaje. Je to snaha legalizovat její předchozí špatné hospodaření.

Myslím si, že jak paní předsedkyně, tak všichni odpovědní v této Poslanecké sněmovně můžeme důchodcům slíbit, že přestože nebude tento rozpočtově neodpovědný zákon schválen, tak na důchody bude.